Co se týká dopravy, to už je velmi smutná kapitola.

Tak jenom abychom si řekli, jak že konečně investujete do dálnice.

Ale ta realita je přesně opačná a čísla stavebního průmyslu mluví jasně.

Inženýrské činnosti se dramaticky propadly téměř o polovinu, 43 % meziročně. Takže čísla z toho sektoru jsou naprosto jasná. Domnívám se, že veřejnost by už měla mít právo na pravdu, co se v tomto resortu opravdu děje. A to, že máte přebytky.

To je ta skutečná realita.

Vy jste tady, pane vicepremiére, nebyl, tak snad ani v tomhle období se už podle těch zákonů, které by to zrychlily, a my to budeme podporovat, tak bychom se asi za čtyři roky nedočkali. To je ta skutečná tvář této republiky. A já vás naléhavě, pane vicepremiére žádám, už tady zase není, abyste skutečně ještě po zbytek tohoto funkčního období přestali tady tlačit ekonomiku minulého století a skutečně nasměrovali Českou republiku na technologické, moderní, inovativní společnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dále se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče. Už ne, už to přešlo. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo. Takže vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, začal bych asi od pana předsedy Stanjury prostřednictvím předsedajícího. Já jsem šťastný, že jste to predikoval.

Takže ano, my od nástupu naší vlády neplníme deficity. A já se taky těším, strašně moc se těším, že pokud skončíme tento rok přebytkově, tak to bude pecka a budeme slavit.

No není to úžasné? A ještě snižujeme dluh. No co si více přát?

Jedno z nejnižších. A deficit taky.

Kdo udělal ten růst dva čtrnáct? Všichni makro. Ale proč? Protože když jsme nastupovali, tak bylo ohrožení čerpání evropských fondů 90 miliard. Brusel říkal: Nemáte zákon, nebude žádné čerpání.

Všichni tady mluvíte o stavění.

Například. Takže my to samozřejmě musíme postavit a dostavět, ale ten rozdíl mezi námi a vámi je v tom, že já jsem jasně řekl, že neexistuje, aby ministr Ťok měl nějakou stavbu připravenu, že na to nebudou peníze, jak to bylo za vás.

A proč nebyly peníze? Je to jako zábavné vás poslouchat, že ty peníze, peníze. Vy všechno děláte proti tomu, aby ten stát měl peníze. Byli jste proti kontrolnímu hlášení, které funguje, a výborně funguje, a proti EET samozřejmě.